Je zapotřebí, aby tato mezera byla co nejrychleji odstraněna a nedošlo k problému v případě prodlevy právní jistoty. Děkuji za pozornost. To byl jediný přihlášený písemně do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pan zpravodaj také ne. Protože nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, můžeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Není tomu tak.

Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Není tomu tak.

Končím tím bod číslo 56. Dále mi dovolte sdělit, že to jsou všechny pevně zařazené body. Podle informace ze Senátu pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš teď odůvodňuje zákon v Senátu, a proto bod 47 a 51 posouvám na konec bloku prvních čtení. Budeme pokračovat bodem, který je v tom bloku zařazen podle pořadí, a to bodem číslo 63. Namítá někdo něco proti postupu předsedajícího? Není tomu tak.